Pokud budeme v tom trendu pokračovat, to znamená online hotovostní operace a kontrolní hlášení o bezhotovostních operacích, tak logickým krokem by bylo, aby ve všech firmách účetnictví vedl zaměstnanec Ministerstva financí. Bylo by to asi nejlepší. Ale nevím, jestli je to ta správná cesta, aby v každé firmě seděl státní zaměstnanec, který povede účetnictví a hlášení vůči státu.

Další výhradou jsou vysoké sankce. Stačí, když se účetní splete v jednom čísle faktury. To znamená, pořád budeme mít to riziko, že někdo opisuje deset znaků, číslo faktury, že to zadává i do účetního systému, a pokud se splete, na samotném přiznání k DPH se nic nestane, ta faktura bude v systému, daň bude odvedena, přesto hrozí vysoké sankce. Chci mluvit o zneužití dat. Slyšíme, že to bude pár desítek vybraných zaměstnanců, prověřených, s bezpečnostní prověrkou. Ale snad nechce nikdo tvrdit, že pouze těchto pár desítek zaměstnanců bude provádět kontroly u všech daňových subjektů? Já bych poprosil, koho to nezajímá, aby minimálně mlčel nebo hovořil někde jinde. Děkuji, kolegové. Za prvé vyrušujete, za druhé pokud oslovuji konkrétního poslance. Naučte se jednací řád, už tu jste dva roky, mohl byste ho znát.

A jsou to mimořádně citlivá data.

Zapomněl ale říct: ale jiným nástrojem, tímto, to stát zajímá. Takže stát bude vědět úplně všechno. Kdyby vláda navrhla kontrolní hlášení nebo vykazování pouze vybraných komodit, u kterých hrozí karuselové obchody, případně kdyby vláda stanovila nějaký limit obratu, tak z toho dostane statisíce malých plátců. Nebo mi chcete tvrdit, že ti, kteří mají obrat jeden, dva, pět, deset nebo dvacet milionů ročně, jsou ti, kteří organizují karuselové podvody? To přece není pravda.

Dalším argumentem je nepřipravenost podnikatelů. No teda! Tak možná je největší, ale naprosto nedostatečná. Všimněme si zajímavé časové shody. Šestého listopadu jsme podali návrh zákona a za dva týdny, 20. listopadu, Ministerstvo financí odeslalo do datové schránky tzv. informační leták k zavedení kontrolního hlášení. Doporučuji všem, kteří jste ho neviděli, abyste si ho přečetli. Jedna A4, naprosto nesrozumitelná, bez jasného vysvětlení. Je zajímavé, když Hospodářská komora má relativně kladné stanovisko k EET, tak to slyším v každém druhém vystoupení vládních politiků. V okamžiku, kdy Hospodářská komora říká: odložte kontrolní hlášení, tak najednou hlas Hospodářské komory není důležitý. A poslední věc, to je to párování faktur.

Přesto jejich data, jejich faktury se v tom systému budou pravidelně objevovat.

Za prvé máme měsíční plátce a kvartální plátce. Už tady může být rozdíl čtyři měsíce v tom párování.

Je to prostě pravda. Poprosím paní poslankyni, pokud chce vystoupit, ať se přihlásí do rozpravy.

No ale první daňové přiznání, první kontrolní hlášení se bude odevzdávat kdy? Když vláda nestihla včas projednat daň z příjmů, tak říkala: není problém, že to nebude schváleno do konce roku, ale účinnost bude od 1. ledna. Takže nemůžete argumentovat tím, že se to nestihne. Kdyby byla vůle, tak se to stihne. Pokud byste to schválili, tak ten rok můžeme debatovat o tom, jak bychom ten nástroj lépe zacílili, aby nebyl plošný, aby byl jenom na vybrané segmenty trhu a s nějakou předem určenou vydiskutovanou výší obratu. A zkuste si představit ty malé firmy, ať se pořád nedíváte pohledem té velké firmy, která má tým právníků, tým ekonomů, které mají jednu účetní, jak krátké tam jsou lhůty a jak drakonické sankce tam jsou, pokud náhodou dojde k nedodržení té lhůty. A i to, že člověk sám něco opraví, sám, bez toho, že by stát musel cokoli dělat, a ještě za to bude státu platit nevím, jestli ten princip... Ale i ten návrh zákona spadá do té základní filozofie, se kterou tato vláda přistupuje zejména k drobným podnikatelům, živnostníkům. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já vás nechci v adventním čase zdržovat tím, že tady budu opakovat vše, co jsem říkal k tomuto návrhu zákona, když jsme ho projednávali.